Tolik zpravodajská zpráva, a nyní mi dovolte, abych vás seznámila s usneseními, která výbor 16. ledna 2018 přijal. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově předsedy výboru poslance Stanislava Grospiče, po vyslechnutí vyjádření poslance Andreje Babiše, poslance Jaroslava Faltýnka, po zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Valachové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Andreje Babiše, narozeného 2. září 1954.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, paní zpravodajko.

Omlouvá se pan poslanec Jan Volný z celého dnešního jednacího dne ze zdravotních důvodů. Jako první tedy vystoupí pan poslanec Andrej Babiš.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, můj projev nemá za cíl změnit váš názor.

Ale já jsem jasně řekl, že budu hlasovat pro vydání. Hlasoval jsem tak i poprvé a nechápu vůbec ty spekulace, že jsme se snažili něco dělat naopak. Problém celé této vylhané politické kauzy je v tom, že jsem vstoupil do politiky.

Já jsem vstoupil do politiky proto, protože jsem chtěl nějakým způsobem vrátit naší zemi to, že jsem tady uspěl, že jsem tady vybudoval firmu, a šel jsem do politiky proto, protože si myslím, že v politice by měli být lidi, kteří se politikou neživí a kteří naopak chtějí zásadním způsobem změnit naši zemi a dostat ji tam, kam patří. Vrátit ji do období první republiky. Období Masaryka, kdy jsme patřili mezi nejvyspělejší země Evropy a světa. Tomuto projektu jsem věnoval maximální energii celý čas, nasazení. A to, že jsme naše hnutí, kterému se na začátku všichni smáli, uspěli, několikrát, tak právě proto tady máme Čapí hnízdo.

My jsme byli ve vládě a části toho klientelismu a té korupce jsme zabránili. Ale samozřejmě stále máme tady na stole korupci, zneužívání státních firem, klientelismus atd.

Oni měli vlastně společně koordinovaný jednoduchý program a to bylo házení špíny na naše hnutí a hlavně na moji osobu. A samozřejmě součástí této taktiky je zcela vylhaná a mediálně živená a politicky zneužívaná pseudokauza Čapí hnízdo, kvůli které tady vlastně na půdě Sněmovny znovu stojím. Vždyť si vzpomeňte, jak to začalo. Co jsme řešili po volbách? A proč?

Potom že to ovládáme. Potom dokonce jsme měli jednat s některými stranami a hnutími, aby nás nevydaly. Všechno samozřejmě nesmysly. Ale o tom to je, tahle Sněmovna. A proč je to politicky motivováno?

Proč požádala, když to není politické zadání a objednávka? Mafie, která tady kradla miliardy ve spolupráci s vybranými politiky. Přece policie dobře věděla, že hnutí ANO pravděpodobně získá 5 % ve volbách. Takže dobře věděli, že Babiš a Faltýnek budou poslanci a že bude potřeba znovu požádat o vydání. A to je jednoznačný argument. Jednoznačný argument, že je to zpolitizované, že to mělo za cíl ovlivnit parlamentní volby. A ovlivnilo to.